Já také děkuji. Další přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám.

Také děkuji. Není tomu tak. Není tomu tak.

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím takový návrh, takže budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Prosím. Já si dovolím navrhnout ještě přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože dopad na veřejnou správu je samozřejmě velmi významný. A je tady tedy návrh na přikázání dalšímu výboru pro veřejnou správu. Jestli tomu tak není, tak vás tedy poprosím o dokončení přihlášení, a až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat.

Návrh byl přijat. A protože zazněl v rozpravě návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, konkrétně na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, tak se budeme tímto návrhem zabývat v hlasování. Nemám jiné návrhy. Takže zahajuji hlasování a ptám se, do je pro zkrácení lhůty.

Návrh byl přijat. Tedy jsme zkrátili lhůtu pro projednávání. Tím projednávání bodu končím. Já vám děkuji, děkuji zpravodaji a navrhovateli.